Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, ani já jsem nečekal, že na prvním zasedání Poslanecké sněmovny budu vystupovat, ale když tady slyším tu technicistní diskuzi o tom, jestli 13,5 vlastně znamená 15, a my tady máme poměrně jednoduchý a přehledný návrh pana předsedy poslaneckého klubu Starostů a nezávislých Farského o tom, aby mandátový a imunitní výbor měl 18 členů, respektoval tak základní demokratickou danou, že mandátový a imunitní výbor prostě má být zastoupen všemi hnutími a stranami ve Sněmovně, a mně opravdu překvapuje, že na prvním zasedání Poslanecké sněmovny se ukazuje, že velkorysost vítěze, kterým je bezesporu hnutí ANO, je prostě nulová! My jsme ochotni být pouhými členy mandátového a imunitního výboru bez toho, abychom za to měli korunu nějakého příplatku k našemu poslaneckému platu. My si říkáme dobrovolně o práci, my si říkáme dobrovolně o to, abychom mohli plnit roli opozice v Poslanecké sněmovně. Já skutečně nechápu a chtěl bych to od někoho vysvětlit, kde je ta bariéra k tomu, aby prostě měly všechny strany a hnutí možnost pracovat v mandátovém a imunitním výboru. Vždyť se přeci o nic nejedná. O nic jiného tady dneska nejde!

Bylo nám přislíbeno, že ta schůzka se odehraje v týdnu před jednáním Sněmovny, před jednáním ustavující schůze. Minulý týden žádná taková schůzka nebyla.

Děkuji. Prosím pana poslance Kolovratníka. Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, mě mrzí, že ta dohoda není, že je to už v úvodu takhle složité, ale holt tak asi bude vypadat naše volební období, že to nebudeme mít tady ve Sněmovně jednoduché. Já za volební komisi a za sebe chci poděkovat panu poslanci Stanjurovi za ta slova o zkušeném předsedovi volební komise, ale musím říci, že tohle je i pro mě nová situace. Neměli jsme takovýto spor nebo takovýto nesoulad za poslední volební období. A já se teď zdržím těch politických proklamací nebo prohlášení, budu hovořit čistě technicistně.